Nejsem si jist, jestli je nutné, abych tyto návrhy předčítal podrobně. První ve stručnosti by byl, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dostáváme se k druhému návrhu usnesení, kterým vyšetřovací komise žádá Sněmovnu, aby vyzvala vládu, aby zvážila, zda pro zajištění zákonnosti v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci postačuje podaná kárná žaloba, nebo zda jsou nutná další opatření včetně personálních. Jenom aby bylo jasno, usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu a tak dále.

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Je to opět, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změny trestního řádu a trestního zákona, viz text, který máte před sebou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Další prosím.

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Předposlední návrh usnesení byl předložen panem místopředsedou Bartoškem v rámci podrobné rozpravy. Je ve znění: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby byla zabezpečena důsledná aplikace § 88 odst. 2 a 4 trestního řádu, a to v souvislosti s posuzováním důvodnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu například formou závazného pokynu, metodického pokynu, stanoviska a podobně.

Další prosím. Jde o návrh na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny, které doplňuje zprávu vyšetřovací komise ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změnu trestního řádu tak, aby za prvé bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce udělovat policejnímu orgánu povolení ke sledování osob, při kterém mají být pořizovány zvukové záznamy podle § 158d trestního řádu, a aby byla tato pravomoc svěřena nově výlučně soudu. Za druhé, aby byl náležitě zajištěn funkční systém informování a evidence odposlouchaných osob v případě, kdy policejní orgán použil operativně pátrací prostředek ke sledování osob a věcí neúčelně a nevyužil informace takto získané v rámci trestního řízení, respektive kdy zjištěné informace nevedly k zahájení trestního stíhání, a aby bylo zajištěno, že takové informace budou následně zlikvidovány.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Mám za to, že jsme hlasovali o všech navržených usneseních. Nikdo neprotestuje. V tom případě končím projednávání tohoto bodu a vzhledem k času končím i dnešní jednací den.